Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Zahradník, který bude interpelovat pana ministra životního prostředí Richarda Brabce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo.

Já k vám tedy směřuji dvě otázky.

Za druhé, kdy hodláte předložit první výzvy pro tento program. Děkuji. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní předsedající, vážený pane poslanče.

Potvrzuji to, co jste řekl, potvrzuji tu částku. My jsme v těch posledních jednáních, která se vedou a která se ještě povedou v nejbližších dnech.

Situace je momentálně taková, že Evropská komise podmiňuje podle posledních informací poskytnutí těchto peněz splněním několika požadavků. Není tam explicitně řečeno, o jaká paliva se bude jednat, a podle informací, které máme, tak jsou i ty poslední velmi moderní kotle, automatické kotle na spalování uhlí, které splňují pátou emisní třídu, ale je jich zatím málo. To znamená, nebude tam explicitně stanoveno ani vyloučeno nějaké palivo, ale s tím, že ty kotle budou muset splňovat emisní třídu a budou muset snižovat mimo jiné i emise nejen prachových mikročástic, o které především jde, ale i emise CO2.

Děkuji. Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím.

Poprosím pana ministra o reakci.

Nyní další v pořadí a tím je pan poslanec Zlatuška, který bude interpelovat pana ministra školství Chládka.